Dobře, možná že to prodáte, protože jim slibujete, že budete za dva nebo za tři měsíce s nimi jednat, a pak přijde pan ministr Babiš a bude říkat: Já vám dávám ty peníze, já jsem o tom rozhodl. A podobně. Ale už teď fakticky tomu bráníte, aby obce mohly mateřské školy budovat. Já vám to můžu dokázat černé na bílém. Co se stane, když někdo to dítě do předškolní výchovy nebo povinné předškolní docházky nevezme, to je otázka.

Sebereme jim to dítě?

To bych prosil, paní ministryně, abyste... A doufám, že Poslanecká sněmovna neodmítne můj návrh, který zcela určitě předložím, aby tento materiál projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože tam patří. A to jsem tady neřekl korunu o financích. Ale to předpokládám, že máte úplně zmáknuté, že zkrátka těm obcím, když to na ně navalíte, že jim ty peníze dáte, ale komplet včetně vybavení, včetně dostavby nových mateřských škol a včetně toho, co s nimi bude, s těmi mateřskými školami, až na to nebudou děti, protože i tuhle tu otázku na ně valíte zcela bezpečně, tak je potřeba, abyste si toho byli vědomi. Střední školy. Předešlu, že ač to nebývá mým zvykem, souhlasím s těmi, kteří říkají, že budeli matematika jenom na některých školách, znamená to hendikep pro ty školy, kde ta matematika bude, protože se ji nikomu nechce studovat.

A zároveň tím podpoříme technické obory, protože bude jasné, že každý, kdo má maturitu, má ji z matematiky.

Ale ještě jedna otázka pro vás, kteří rozumíte školství daleko tisíckrát víc než já.

V případě, že platí názor, že máme střední školy dobré a kvalitní, pak asi nefunguje Česká školní inspekce. Druhá pokud máme nekvalitní, resp. pokud je máme nekvalitní, tak nefunguje, nebo máme školy kvalitní, pak vlastně Česká školní inspekce funguje skvěle. Anebo třetí varianta, že názory České školní inspekce nejsou v podstatě respektovány, a že když udělá nějaké doporučení směrem k orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak se nakonec nic nestane. Proč to říkám? Protože neznám případ kromě UJAK, ke kterému se speciálně vyjádřím potom, kdy by byla střední škola zrušena opravdu proto, že byla nekvalitní, že by tam vlítla Česká školní inspekce a řekla: Katastrofa, výsledky neskutečně špatné. Když tady říká řada z vás odborníků, že to je špatné a že by se střední škola zavřela, možná je to otázka pro kompetence České školní inspekce, o její posílení tak, aby měli větší pravomoci v tomto tlaku na střední školství, aby ze škol, pokud mají maturitní vzdělání, lidé odcházeli opravdu dobře připraveni na budoucnost. A k UJAK nemůžu, protože paní ministryně tady tomu utekla i na interpelacích. A je to k tomuto tématu, protože je o kvalitě škol i tento školský zákon. Paní ministryně nebyla na interpelacích. Studenti nemůžou za to, že jsou ve škole, která akreditaci měla, byli tam přijati, studovali, a najednou přijde akreditační komise, podotýkám, s doporučením Ministerstvu školství s doporučením Ministerstvu školství a Ministerstvo školství, potažmo paní ministryně řeknou: Jasně, uříznout a hned! A vůbec nedomyslí, co s těmi sedmi sty lidmi, které stát donutil dodělat si vzdělání, protože to jsou učitelé, kteří si museli povinně dodělat vzdělání, pokud chtěli dělat práci, kterou dělají, a vůbec stát nedomyslel, co s nimi bude dál. Stačilo jenom podle mě použít zdravý selský rozum na to, že ti lidé mají dostudovat. Holt další ročník se neotevře. Mají dostudovat pod nějakou odbornou garancí ostatních pedagogických škol a ta škola by se zavřela v okamžiku, kdy by studenti dostudovali. V okamžiku, kdy jste jim vzali akreditaci, tak jste udělali ze studentů nestudenty, čímž je teď budete nutit dělat přijímačky. Nevím, možná budete říkat: Ono se to nějak udělá, nebojte se, nějak to zjemníme čímž půjdete trošku proti tomu, že říkáte, že chcete zvednout kvalitu vysokého školství a školství obecně.

Kdybyste to udělali, jako se to udělalo v Plzni, kde to bylo komplikované jako žebřík, prostě nebylo to vůbec jednoduché, ale ta situace se zvládla na rozdíl od situace, kterou vy jste nezvládla, paní ministryně. Doufám, že to tak nedopadne i s novým školským zákonem, byť z té první diskuse mám spíš pocit, že vůbec nevíte a neumíte načíst dopady tohoto návrhu zákona, co tím v praxi vlastně způsobíte. A zdůrazňuji, že jsem tady nemluvil vůbec o ekonomice, o které si máme promluvit na výborech. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu hovořit obdobně jako již mé dvě kolegyně za stranu TOP 09. Vyjádřím se krátce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Slyšeli jsme, že 90 procent dětí již v současné době navštěvuje toto předškolní vzdělávání, to znamená, hovoříme pouze o tom zavést tuto povinnost kvůli zbývajícím 10 procentům dětí.